Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Klučku, aby přednesl svoji interpelaci na pana premiéra ve věci strategie vlády pro boj se suchem. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní místopředsedkyně.

Česká republika se nazývá takzvanou střechou Evropy.

Máme postavenou soustavu přehrad, a jak se zdá, nestačí na to, abychom pomaličku nemohli přemýšlet o dalším rozšíření těchto staveb v zájmu toho, abychom zadržovali vodu na našem území a měli vodu k dispozici nejen jako pitnou, ale i užitkovou, především pak pro průmysl, pro atomové elektrárny a pro další segmenty, kde se bez ní neobejdeme. Docela slušně jsme začali řešit věci v protipovodňové soustavě. A já se, pane premiére, ptám, jak vláda v této chvíli v souvislosti i s tou protipovodňovou situací, jak míní řešit věci kolem sucha a budoucnosti dostatku vody v České republice. Děkuji. Poprosím pana premiéra o odpověď.

Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, rozhodli jsme se, že se začneme systematicky věnovat problematice sucha bez ohledu na to, že to byl právě loňský rok, kdy sucho způsobilo značné škody. Tady nejde o jednotlivé události, které zažíváme, ale jde o celek. Když se podíváme na klimatický vývoj v posledních letech, tak máme stále vyšší teploty i tady v České republice a máme stále menší množství srážek. To je prostě trend, který zažíváme, a je potřeba, aby na něj vláda reagovala. Rozhodli jsme se, že tohle bude cesta, kterou se vydáme. V minulosti se vlády věnovaly zejména nezbytnosti prevence před povodněmi. Určitě to bylo namístě. Boj proti povodním se stal významným cílem vodohospodářů a byly na to poskytnuty velké finanční prostředky. Ale následkům klimatických změn byla věnována mnohem menší pozornost. Podle průměrného scénáře vývoje klimatických změn se v následujících desetiletích předpokládá pokles kapacity stávajících zdrojů povrchové i podzemní vody o jednu čtvrtinu. Proto je naprosto nezbytné v dostatečném předstihu připravovat kombinaci adaptačních opatření k omezení negativních důsledků změn klimatu. Čili souhlasím s tím, že ten boj se suchem není úplně ideální název.

Ale jde o to se přizpůsobit a připravit se na situaci, která přijde, odpovědně. Platí to, co zde bylo řečeno od pana poslance Klučky.

Naštěstí zatím využíváme přibližně polovinu těchto zdrojů, a proto to v současné době nepůsobí žádný viditelný problém. Ministerstvo životního prostředí zpracovalo v loňském roce koncepční dokument Strategie přizpůsobení se změnám klimatu v podmínkách České republiky. Vláda schválila tuto adaptační strategii. Zpracovává se národní akční plán adaptace na změnu klimatu, který by už měl zahrnovat jednotlivá konkrétní opatření, prostě to, co budeme dělat. Klíčová jsou opatření na zadržení vody v krajině. Od šetrného hospodaření na zemědělské půdě přes pěstování přírodně blízkých lesních porostů, nápravu degradovaných vodních toků, využití srážkové vody v sídlech a podobně. V roce 2014 vznikla dohodou ministrů zemědělství a životního prostředí meziresortní komise nazvaná VODASUCHO. Cílem je vytvořit koncepční dokument k realizaci opatření ke snížení následků případného sucha. Komise v červenci minulého roku předložila vládě materiál Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Cílem je zahájit zpracování dlouhodobé koncepce zabezpečení ochrany České republiky před škodlivými následky sucha. Vláda materiál v červenci minulého roku schválila. Uložili jsme jednotlivým ministerstvům, aby realizovala opatření, která v tom materiálu byla navržena, a Ministerstvo životního prostředí a zemědělství mají do 30. června příštího roku předložit vládě koncepci ochrany před následky sucha na území České republiky na základě zkušenosti z těch všech realizovaných opatření. Jsem přesvědčen o tom, že tak jak jsme ten proces nastartovali, je tam zhruba 50 úkolů pro jednotlivá ministerstva, velkou část z nich řeší právě Ministerstvo zemědělství, je zde součinnost několika resortů. A jenom abych se ještě zmínil k těm klíčovým opatřením, jsou celkem tři. První opatření by mělo omezit poptávku po vodních zdrojích, zlepšit efektivitu využívání vodních zdrojů. Další opatření by mělo regulovat požadavky na vodní zdroje v problematických obdobích a zlepšit plánování v oblasti vodních zdrojů. A třetí opatření by mělo zvýšit množství a kvalitu vodních zdrojů, to znamená šetrný management krajiny, využívání srážkové vody a další opatření, která by nám mohla reálně pomoci. Děkuji.

Děkuji, paní předsedající. Tak jako kolega zmínil svůj název, tak můj název je také zajímavý: odmítání mozků.

Vy přislibujete, že tuto věc budete řešit a že si umíte představit, že takové lidi bychom mohli získat v zahraničí, a i tuto věc byste podporoval. Já mám úplně opačnou zkušenost, kdy jsem schopen sehnat lékaře, techniky, a náš odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra dělá všechno pro to, doslova všechno pro to, aby sem ani jeden z těchto kvalifikovaných lidí nepřišel. Takže zavíráme dveře lékařům, kteří by byli schopni se okamžitě postavit za operační sál, okamžitě pracovat a mohli by nahradit ty lékaře, kteří nám tak akutně chybí a kvůli kterým zavíráme některá oddělení, ale bohužel, bohužel nic takového se neděje, protože OAMP dělá všechno pro to, aby tito lidé, konkrétně z Ukrajiny, přijít nemohli. Takže bych požádal přejít spíš od slov k činům. A zeptám se v tom krátkém zbytku času, co konkrétně můžete udělat pro to, abychom vzdělané lidi, kteří u nás chtějí žít a pracovat, neodmítali, ale naopak abychom jim vytvořili takové podmínky, aby se u nás mohli začlenit do společnosti a pracovat.